Paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku. Má k tomu samozřejmě prostor. Děkuji za odpověď, pane ministře.

Prosím pana ministra, aby odpověděl. Oba dva dotazy, které byly položeny, spolu souvisí. Vláda svým usnesením uložila všem úřadům, kterých se má služební zákon týkat na základě institucionální působnosti, která je v něm navrhována, aby předložily do konce června informace o tom, kterých úředníků, v jakém počtu a v jakém platovém zařazení se tento návrh zákona má týkat, kteří by tedy měli být ve služebním poměru v případě, že už by se dnes uplatňovala pravidla podle služebního zákona. Data budeme přesně znát, nebo víceméně přesně, začátkem července tohoto roku, s tím, že co se týče rozpočtových nákladů, tak zadání, se kterým je připravován komplexní pozměňovací zákon, zní, že v zásadě by mělo být překlopení ze stávajícího pracovního poměru do služebního vztahu rozpočtově neutrální, s tím, že je zjevné, že nebude toto garantovat zcela stoprocentně vzhledem k tomu, že plánujeme i posílit tarifní složku platů a omezit takové otázky, jako jsou smluvní platy nebo naprosto neomezená výše odměn, která velmi často byla uplatňována. A pokud se zavedou ta pravidla odměňování plošně ve všech úřadech, kde je to dnes často velmi rozdílné, tak samozřejmě stoprocentně tu rozpočtovou neutralitu garantovat nelze. Dá se předpokládat, že v řádu stovek milionů mohou vzrůst náklady na odměňování ve státní správě.

Ale to znamená, že náklady na zavedení státní služby jsou zcela jistě zvladatelné a řádově jsou téměř zanedbatelné ve srovnání s těmi 700 miliardami čerpání fondů, o kterých jsem mluvil, a se škodami, které z nefungující státní správy tady dlouhodobě máme. Děkuji. To tedy byla interpelace číslo 3.

Paní ministryně na výboru jasně, zřetelně, a máme to na zvukovém záznamu, řekla, že Generální inspekce bezpečnostních sborů nekonala v mnoha případech tak, jak by konat měla, že případy odložila, případy nedokončila a že to asi v pořádku tedy není. Tak jsem ji požádal, aby mi ty případy sdělila, a slíbil jsem jí, že v kontrolní komisi pro činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů provedeme tento rozbor a pokusíme se ty věci osvětlit, a pokud Generální inspekce bezpečnostních sborů nepracovala tak, jak má, zjistit tuto skutečnost a provést nápravu. A já jsem dostal odpověď, že tedy k plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů se nemohu dále vyjadřovat, jelikož tato složka nespadá do řídicí kompetence mnou řízeného resortu.

Nyní tedy paní poslankyně Putnová na pana ministra Chládka, který je přítomen, takže osobně odpoví. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane ministře, když jste nastupoval do funkce, avizoval jste, že máte zájem o zvýšení platů učitelů. Je to nepochybně aktivita, která je chvályhodná, a také se ji snažíme podporovat. Vy jste to dokonce vyčíslil a říkal jste, že si představujete, že by učitelé měli v průměru brát 28 až 32 tisíc. Upozorňovala jsem tehdy, že je to očekávání poměrně nerealistické, které bude vyžadovat řadu systémových opatření a vzbuzuje to ve výsledku frustraci učitelů, protože jsou hodně vzdáleni od tohoto nabízeného přislíbeného platu. Můj dotaz ovšem směřuje ke konkrétním datům. Abychom mohli vůbec vyčíslit požadavky na zvýšení rozpočtu, je nutné, abychom vycházeli ze společných dat. Protože jsou různé statistické údaje a přepočty pedagogů a úvazků, chtěla bych vás požádat o to, zda můžete sdělit, z jakých dat vycházíte pro počty učitelů. Pokud to nemáte k dispozici, bude mi to stačit písemně. Jaký je průměrný plat učitele a jaký je průměrný plat ředitele. Pan ministr má nyní prostor pro odpověď. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní poslankyně, dotaz je samozřejmě velmi komplikovaný, ale na to, co budu vědět teď spatra, se pokusím odpovědět a samozřejmě můžeme poté doplnit i písemně, protože údaje jsou zprůměrované a je jiný plat v regionálním školství v průměru, jiný pro střední školy, jiný pro školy základní. Mým zájmem je a jsem rád, že to je náš zájem společný napříč politickým spektrem zvýšit platy učitelů v českém školství a zároveň nepedagogických pracovníků, protože ty také jsou velmi tristní. Já mám propočteno na příští rok a budu rád, pokud se zvýší rozpočet českého školství o 3 až 5 miliard, tak je propočteno, že minimálně 1,9 mld. budeme potřebovat na růst výkonů. Růst výkonů znamená, že se nám zvedá počet dětí v mateřských školách a v základních školách a vzhledem k tomu, že školství je financováno takzvaně na hlavu, to znamená za počet studentů nebo žáků, tak proto se zvedne i počet finančních prostředků, kterým budeme muset sanovat tento nárůst.

Těch 28 tis. hrubého je moje představa, jaký by podle mého osobního názoru měl být průměrný plat učitele v regionálním školství.